Konstatuji, že Senát vrátil návrh zákona s pozměňovacími návrhy a jeho usnesení jsme obdrželi jako tisk 216/4. Prosím, aby se za navrhovatele k usnesení Senátu a předloženým pozměňovacím návrhům vyjádřil pan místopředseda vlády a ministr financí Andrej Babiš. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážené dámy, vážení pánové, Senátem vám byl vrácen návrh zákona, kterým se navrhuje novelizace zákona o investičních společnostech a investičních fondech a některých dalších zákonů na úseku kapitálového trhu. Hlavním cílem předkládaného návrhu je zpřesnění některých ustanovení zákona o investičních společnostech a investičních fondech v reakci na poznatky z aplikační praxe a na nutnou implementaci evropské legislativy. V návaznosti na tyto změny vyvstala potřeba upravit též ustanovení zákona o podnikání na kapitálovém trhu. Dalším cílem je upravit zákon o finančním arbitrovi, co se týče terminologie používané tímto zákonem a zákonem o investičních společnostech a investičních fondech. Předkládaný návrh zákona dále obsahuje nepatrnou novelu zákona o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, jejímž účelem je transpozice evropské směrnice, pokud jde o zamezení nadměrného spoléhání se na ratingy při investování do dluhových nástrojů. Návrh zákona byl konzultován a vytvářen ve spolupráci s odbornou veřejností ze soukromé i akademické sféry, s Českou národní bankou a Asociací pro kapitálový trh České republiky. Je tedy nekonfliktní a podporuje se jím jednoznačný výklad předmětné úpravy a s tím spojená právní jistota adresátů normy. Návrh zákona byl Senátem vrácen s pozměňovacími návrhy, jimiž dochází ke zpřesnění normativního textu z hlediska jeho srozumitelnosti. Vzhledem k uvedenému si vás dovoluji požádat o schválení navrženého zákona ve znění těchto pozměňovacích návrhů. Děkuji za pozornost.

Zeptám se, zda se chce vyjádřit zpravodaj rozpočtového výboru pan poslanec Fiala. Není tomu tak. Otevírám tím pádem rozpravu. Paní senátorka si přeje vystoupit? Je tomu tak. Prosím, máte slovo. Dobré odpoledne. Budu velice stručná. Pozměňovací návrh, který schválil Senát, obsahuje pouze legislativně technické úpravy, které vygenerovala legislativa Senátu. Není tam vůbec nic sporného a věcně se nic nemění. Děkuji. Ptám se, kdo dál se hlásí do rozpravy. Přihlášky nevidím, rozpravu končím. Zeptám se, zda je zájem o závěrečná slova. Není. K přijetí následujícího usnesení je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných poslanců.